Tvrzení, že tyto účtenky bude hospodský po skončení pracovní doby vyplňovat a odesílat na finanční úřad každou zvlášť, aby finanční úřad musel na každou zvlášť odpovědět, je absurdní lež. Na závěr jsem si nechal vrcholnou demagogii pana poslance Kalouska, totiž údajný udavačský web pro zákazníky.

Tento systém naopak dá každému z nás svobodu volby.

A i na základě těchto údajů se každý může svobodně rozhodnout například o tom, kam bude chodit nakupovat.

Každý z nás má právo nakládat se svými penězi dle svého uvážení a svobodně se rozhodovat, komu má vydělat a komu nikoliv. Fungující kontrolní funkce systému je logickou podmínkou akceptace EET ze strany podnikatelů. Podnikatelé, kteří budou své daňové povinnosti plnit řádně, právem očekávají, že stát zajistí, aby stejně postupovala i jejich konkurence. Je povinností státu zajistit rovné podmínky pro všechny. Situace, kterou pan Kalousek dramaticky popsal, totiž... táto údaje hospodského, opět svědčí o velmi nedostatečném porozumění EET. Bude to přesně naopak. Finanční správa naopak od současných možností pozná, jestli hospodský eviduje své tržby, nebo ne. A pokud ano, klidně na něj může někdo podávat sto oznámení denně, bude mu to k ničemu. Adresné kontroly jsou jedny z podstatných výhod, které EET podnikatelům garantuje. Poctiví podnikatelé to vítají, protože jim odpadne administrativa a čas, který by dnes museli náhodné kontrole věnovat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Zeptám se pana zpravodaje, zda má zájem vystoupit. Není tomu tak.